Proto můj návrh mění jedno dvě slovíčka. V tom návrhu se hovoří o tom, že přejímací poskytovatel služby je oprávněn ověřit totožnost toho, koho převádí. Oprávněn. Ale nemusí. Je pouze oprávněn požadovat tuto totožnost, aby si ověřil, že ten, který chce převést, je opravdu on, že to není nějaký zprostředkovatel, popř. třetí osoba. Jinými slovy, že dostane povinnost ten, který to číslo dává, aby si ověřil, že opravdu ten člověk, který to chce převést, je ten člověk a není to nějaký zprostředkovatel, popř. šmejd. Protože samozřejmě z toho zákona ten člověk má potom možnost okamžitě toho operátora jakoby postihnout, žádat nápravu, že to nebyl on, že nedal ten pokyn, ale když si představíte praktickou realizaci, tak budete třeba měsíc bez telefonního čísla, než ti operátoři zareagují. Čili můj jednoduchý pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby ti, kteří získávají, to znamená, začnou provádět tu službu pro zákazníka ve svůj prospěch, že k sobě začnou přivádět ty zákazníky a vyřizovat za ně tu administrativu, byli povinně nuceni prokázat, že opravdu pracují pro toho konkrétního člověka, kterého získávají. Já přečtu další omluvu.

To taky není problém. Pak je otázkou samozřejmě ta legislativní správnost. To není žádný problém.

Tak já se ještě zeptám, jestli je nějaká další přihláška do obecné rozpravy. Pan zpravodaj? Pan ministr? Máte zájem? Nemáte zájem. Otevírám tedy podrobnou rozpravu a jako první do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Radek Koten. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, já bych se tedy přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 3119.

Takže pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tak já taky v rychlosti.

Ano, to by mělo být dostačující. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Nyní tedy vyzývám pana poslance Jakuba Michálka, kterého mám ano, prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To znamená, že všichni, jak máme mobilní telefony, jak máme počítače, tak se o nás ukládá u telefonních operátorů, kde se zrovna nacházíme a komu píšeme. Já si myslím, že to není normální.

Tuto otázku taky posuzoval náš Ústavní soud, nicméně ten ji posuzoval pouze z hlediska souladu s Ústavou a dospěl k závěru, že to neodporuje Ústavě, byť my se domníváme, že to odporuje evropskému právu a že ta úprava, kterou dneska máme v zákoně o elektronických komunikacích, je zastaralá a Ministerstvo vnitra a další orgány, vláda, by měly zvážit, jestli není čas tuto úpravu aktualizovat i s ohledem na základní práva občanů v digitálním věku.